To, co jsem chtěla říct, jsem řekla. To, že to je politikum, to všichni víme. V žádném případě se nechci vměšovat do samospráv, v žádném případě.

Já jsem jenom chtěla vědět, na základě čeho, jestli to byla poptávka starostů nebo koho to byla poptávka, protože určitě to tady jen tak nikoho nenapadlo. Ale mě by zajímalo, proč to chtějí zvýšit, když dneska už to zvýšit můžou a nikdo z nich to nedělá? Tak k čemu tam budete mít vatu? Děkuji. Děkuji za slovo. Pan předkladatel mi neodpověděl, pan navrhovatel také ne, tak jsem si udělala tu práci a zjistila jsem si to.

Dneska budu velmi sledovat, jak budou právě Starostové a nezávislí hlasovat pro tento pozměňovací návrh, proti kterému je Svaz měst a obcí. Děkuji. Připraví se pan poslanec Haas. Moc děkuji za slovo.

Já opravdu to takhle nevnímám.

Není jediná stejná obec, která by to uplatňovala stejně. Někteří doplácejí bez mrknutí oka, někteří ne. Je to velmi různé. Je to fakt limit.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji mnohokrát za slovo. Já jenom nemám rád, když se používají v naší debatě nepravdivé argumenty. Tak já ocituji ze stanoviska Svazu měst a obcí, možná odpovídám za někoho jiného, je to dohledatelné v eKLEPu, takže si to zkontrolujte, přesně k té otázce navýšení limitu za odpadové hospodářství.

Děkuji. Prosím paní poslankyni Krutákovou.

A jak už tady bylo několikrát zmíněno, jedná se o navýšení limitu. A prosím, vezměme také v potaz, že se nebavíme jenom o paušálních sazbách, ale i o sazbách za objem nádoby nebo za kilogram odloženého odpadu, a tady, pokud obce se chovají odpovědně a mají nastaven tento způsob výběru poplatku, jsou už opravdu na hraně. A prostřednictvím předsedajícího k paní kolegyni Peštové, i ona sama ví dobře, že jsou obce, které doplácejí, a nejsou to tisíce, ale jsou to často i milionové částky korun. Proto je tady ta možnost dána obcím. Děkuji.

Reakce na pana Haase. Děkuji za přečtení toho stanoviska z eKLEPu.

A jestliže Sdružení místních samospráv to podporuje, v tuto chvíli mám informaci takovou, je to samozřejmě komunikace po SMS... Já za to nemůžu, já jsem se na to, pane Haasi, prostřednictvím pana předsedajícího, zeptala navrhovatele. Osobně si myslím, že by tady v tuhle chvíli neměl stát sedět ministr spravedlnosti, ale ministr financí a měl by nám adekvátně na naše otázky odpovídat. Takže prosím, váš smích je úplně mimo, protože jestli se tady na něco zeptám, tak bych na to měla dostat odpověď. Děkuji. Pan poslanec Jiří Havránek. Děkuji za slovo. Stanovisko pana ministra financí je neutrální. Jakožto členové výboru jsme dostali jeho zdůvodnění, takže tam je neutrální stanovisko pana ministra financí.